Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění schváleného pořadu. Prosím paní předsedkyni.

Protože by měl být přítomen, aby mohl reagovat potom samozřejmě, logicky. Děkuju. Děkuji, paní předsedkyně.

Děkuji.

A nyní budeme pokračovat, s přednostním právem je přihlášen pan předseda Andrej Babiš.